Kdybychom se měli začít intenzivně bavit o financování médií veřejné služby, systémově se o tom bavit tak, aby tady nedocházelo k diskuzím o tom, zdali navyšovat koncesionářské poplatky, či nikoliv, zdali už uplynulo dost let, a já se také nedomnívám, že tento systém je optimální.

Děkuji moc za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Konstatuji, že musíme přerušit tento bod.